Chtěli stavět novou halu, kde chtěli zaměstnat 500 lidí.

Ve východním Německu, když chcete investovat, tak vám dají třetinu hotově. Je tu velká konkurence. A pokud mluvíme o zaměstnanosti a myslíme si, že teď něco rychle změníme a že se stane zázrak, tak tato situace je jenom důsledkem toho, co se tady dělo za posledních 20 let v této zemi.

A tak dále.

Samozřejmě se to týká i českých investorů.

A pokud někdo čeká zázrak a někdo si myslí, že tady řekneme nějaké číslo, že za dva roky nevím co všechno uděláme, tak si myslím, že tak jak dlouho to jde někam, tahle země, tak ta náprava bude trvat taky velice dlouho. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Teď se s dovolením vrátím k určení zpravodaje. Vžitým pravidlem je, že požádáme prvého řečníka v rozpravě. Prvým řečníkem byl pan poslanec Kalousek. Pane poslanče, prosím, táži se vás, zda jste ochoten ujmout se funkce zpravodaje tohoto tisku.

On nikdo z racionálně uvažujících lidí žádné zázraky skutečně od vlády nečeká, pane první místopředsedo vlády prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

Má proti tomuto postupu někdo nějakou námitku? Nemá, takže děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji vám, určili jsme zpravodajkou tohoto bodu paní místopředsedkyni Jermanovou. Dále tu mám s faktickou poznámkou pana předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nicméně bych chtěl říct, že vláda může udělat chybné kroky, kterými to zhorší. Budeme opakovaně říkat, že to nepovede ke zvýšení počtu pracovních míst.

A chystá se opakování. Přestože premiér deklaruje, že chce zastavit zdražování, tak jeho straničtí kolegové podporují nový přístup Evropské unie, který bude nadále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, nadále zvyšovat účinnost a to znamená zhoršovat podmínky pro podnikatele i domácnosti, zhoršovat ceny energií. Ještě to můžeme zastavit!

Ještě to můžeme zastavit.